Já vám děkuji.

Ptám se, kdo je pro návrh, tak jak byl předložen grémiem Poslanecké sněmovny. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Všichni víme, o čem hlasujeme. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Nyní tedy budeme hlasovat o návrhu na zařazení nového bodu dle návrhu pana předsedy Bartoše s názvem Konečné znění auditní zprávy Evropské komise o střetu zájmů. Tedy nejprve zařazení. Nebylo vetováno, můžeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh na zařazení nového bodu byl přijat. Nyní budeme hlasovat nejdříve to původně navržené, to znamená dnes jako první bod.

Kdo je proti?

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Klause, abychom bod 111, sněmovní tisk 384, zařadili nejprve navrhuje tento pátek jako první bod. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Podle mých záznamů jsme se vypořádali se všemi návrhy, které zazněly k pořadu schůze, a budeme pokračovat dle nyní schváleného pořadu.